Z mého pohledu, z pohledu poslance, který by měl usilovat o to, aby nedocházelo ke snižování pravomocí Parlamentu ve prospěch moci výkonné, považuji takové ukrajování kontrolních pravomocí za velmi nebezpečné a nerozumné. Proto načtu v podrobné rozpravě návrh ve dvou variantách.

Ve druhé variantě se zmocnění Ministerstva financí podle rozpočtových pravidel vztahuje toliko na krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu, který se schvaluje v Poslanecké sněmovně, nikoliv k dalším účelům. Vážené kolegyně a kolegové, rozhodnutí o těchto pozměňovacích návrzích ve třetím čtení je také osobním rozhodnutím každého jednoho poslance o tom, zda Poslanecká sněmovna, a v zásadě nejen Poslanecká sněmovna, ale celý Parlament ČR si má ponechat kontrolní pravomoc, kterou v minulosti Parlament získal a dle mého soudu efektivně dosud uplatňoval, nebo se této pravomoci dobrovolně vzdá, a sníží tak váhu moci zákonodárné. Já vám také děkuji, pane poslanče, a požádám pana poslance Klučku, který je přihlášen řádně do rozpravy. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, má role je teď docela zvláštní, protože to bude role omluvná.

Takže já se chci prosím za to velmi omluvit a pro stenozáznam teď říkám, že se nebudu k tomuto pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě hlásit. Já vám děkuji, pane poslanče. Není tomu tak. Pane zpravodaji? Také ne. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dva přihlášené poslance. Prvním z nich je pan poslanec Kubíček a druhým pan poslanec Vilímec. Pan poslanec Kubíček ruší svou přihlášku, v tom případě pan poslanec Vilímec.

Já vám děkuji. Nyní se hlásí pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. Já bych chtěl navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji vám. Táži se, zda se někdo hlásí ještě do podrobné rozpravy. Pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

Krátce poté, co se ustanovila tato Sněmovna, tak zejména noví kolegové říkali: dělali jste to špatně, my to budeme dělat jinak a lépe, a chceme proto nový jednací řád této Sněmovny. My jsme říkali: proč ne?

Tak proč současně kritizujete všechny bývalé Sněmovny, že to dělaly špatně, a vy to chcete dělat lépe? Tohle nejsou jednoduché materie.

Obávám se, že takhle postupujete v celé řadě dalších případů. Já vám děkuji. Žádný pozměňovací návrh nezazněl. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Dobře, děkuji. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Zazněl zde návrh na zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 7, přítomných poslankyň a poslanců je 136, pro návrh bylo 82. Návrh byl přijat.